První.

Já samozřejmě rozumím tomu, že je potřeba udělat vše pro ochranu zdraví našich občanů, nicméně na otevřeném evropském trhu je takové opatření potřeba konzultovat s našimi evropskými partnery a to zjevně pan ministr neudělal, protože Evropská komise tato opatření označila za nepřiměřenou reakci.

Důvody jsou zřejmé. V čele vlády stojí jeden z největších podnikatelů v zemědělství, ministrem zemědělství je bývalý prezident Potravinářské komory, která rovněž zastupuje pouze ty největší firmy, předsedou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny je bývalý čelný představitel Agrofertu a bohužel také vládu z poslaneckých lavic podporují zástupci KSČM, kteří tento způsob hospodaření považují za korektní. Jistě uznáte, že také nelze očekávat od této vlády podporu právě těch malých soukromých zemědělců, rodinných farem, výrobců potravin. Nejde pouze o špatné nastavení dotací, které skutečně velmi znevýhodňují ty malé a střední, ale jde i o to, jakému systému kontrol a byrokracie jsou malí vystaveni. Před několika dny vydala Asociace soukromého zemědělství tiskovou zprávu, ve které mluví o počtech kontrol zemědělců. Já si dovolím jeden odstavec, který považuji za velice důležitý, vám tady odcitovat:

Já jenom to budu citovat ještě od začátku:

Z uvedených statistik vyplývá, že jsou drobní a středně velcí zemědělci kontrolováni podstatně intenzivněji než velké průmyslové podniky. Proč je potřeba podporovat ty malé? Zejména proto, že jejich činnost je ohleduplná k životnímu prostředí, starají se o půdu, na které hospodaří, a často jsou nedílnou součástí místa, kde žijí a pracují. Uznávám a znovu opakuji, nejsou schopni konkurovat levným dovozům, a to je ten problém, proč je potřeba jim ulevit.

Kde velké firmy žádají o dotace v desítkách milionů korun, tam se malým ani nevyplatí žádat, protože by dostaly při stejné administrativě pouhý zlomek toho co ti velcí. Z těchto důvodů navrhuji zařadit tento bod, jak už jsem řekla, s názvem Podpora českých zemědělců a výrobců potravin.

A jenom poslední ještě krátký návrh usnesení, který bych byla ráda, abyste podpořili: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu, aby podporovala malé domácí zemědělce a producenty lokálních potravin včetně výrobců masa. Poslanecká sněmovna požaduje, aby vláda České republiky přistoupila k zastropování zemědělských dotací, podpořila zvýšení plateb na první hektary a zpracovala audit byrokracie malých a středních zemědělských podniků.

Děkuji.

Jako další k pořadu schůze je přihlášen pan poslanec Petr Dolínek.

Dobré odpoledne. Nicméně mám zde dva návrhy.

Takže bod 54 13. 3. jako druhý bod odpoledního jednání.

Děkuji.

Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Stručně řečeno, touto směrnicí nám Evropská unie určí podobu provozu na internetu na mnoho let dopředu a standardy, které přitom definuje, se budou přenášet do dalších zemí i mimo Evropu. Článkem 11 se zavádí problematická daň z odkazů.